Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Dneska počet členů v těchto komisích je určen zákonem. To číslo je v převážné většině číslo 7.

Protože to by znamenalo, že v té komisi o počtu sedmi členů by ANO mělo tři nebo čtyři lidi a zbytek by přišel po jednom na tři strany. Což je samozřejmě špatně, pokud tady máme vznikající vládu bez absolutní kontroly. Myslím si, že do budoucna je potřeba se zamyslet nad tím, aby se tento systém změnil.

Poslanecká sněmovna může stanovit vyšší počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub, s tím, že je počet členů vždy lichý.

Takže poprosím o vaši podporu. Děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Já jsem tolerance sama, vážení, protože máte přednostní právo, a tak si můžete mluvit k čemukoliv. Jenom podotýkám, že zřízení těch ostatních kontrolních komisí jsou samostatné body 6 až 13 a ta debata patří tedy do jiného bloku. Takže tolik k tomu.

K tomuto bodu pan předseda Faltýnek.

Děkuji za slovo.

A u toho, co říkal kolega Chvojka, že chce ten zákon rychle změnit, tam si myslím, že jsme pro, ale momentálně to platí tak, jak to je.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Aby to bylo naprosto jasné, než o tom budeme hlasovat. Protože podle tabulky, kterou máme podle mě všichni stejnou z Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak to prostě není pravda, že každý klub bude mít jednoho zástupce při počtu deset. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím se pokusím odpovědět kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi.

Ještě pan předseda Stanjura.

To znamená, ale neplatí, že při deseti má každý klub jednoho zástupce. To prostě neplatí z těch čísel. Klubů je tady devět. Takže jenom abychom věděli, že neříkáme celou pravdu.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové.

Čili tady by si měl tento blok ujasnit, jestli v těchto pozicích vystupuje jako blok, nebo jako jednotlivci.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dnes se dozvídáme, že už máme prakticky jména ministrů a za chvilku bude jmenovaná nová vláda. A v Poslanecké sněmovně diskutujeme, jaký počet bude mít jaká komise. Myslím, že to je skutečně anomálie, která v dějinách parlamentu nemá obdoby.